Když si vzpomenu, že pan Kalousek, když byl uražen, tak tady podával oznámení k mandátovému a imunitnímu výboru a dožadoval se pokuty, tak mi to přijde poněkud neadekvátní, že teď ten argument používá i vůči těm, kteří vykonávají veřejnou službu. Myslím si, že je relevantní to, co tady zaznělo od některých poslanců, že řada osob například v oblasti zdravotnictví, které vykonávají veřejnou službu, je pod útokem některých klientů, kteří na ně útočí dost brutálním způsobem, a vzhledem k tomu, že vykonávají tuto veřejně prospěšnou činnost, tak tady neexistuje adekvátní ochrana. Nicméně jak správně zaznělo, to není předmětem tohoto zákona. Já bych doporučil v souladu s tím, co tady zaznělo od většiny z politického spektra, návrh zamítnout. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Jenom velmi stručně a omlouvám se.

Občas jsem dal někomu přes držku, to je pravda. Ale nikdy jsem se nedomáhal pokuty a nikdy jsem se nedovolával mandátového a imunitního výboru. Tak, dámy a pánové, zazněla závěrečná slova. Já navrhuji, abychom se vyrovnali s projednáváním tohoto bodu tím, že budeme hlasovat o tom, co zde zaznělo jako návrh. Jak shrnul i pan zpravodaj, byl zde předložen v obecné rozpravě návrh na zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení, který přednesl pan poslanec Pour a ke kterému se přihlásili i další řečníci. Budeme nyní tedy hlasovat o tomto návrhu, tedy o návrhu na zamítnutí v prvém čtení. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?